Nejde však o záležitost turistickou. Vyčlenění pouze 600 milionů korun z evropských zdrojů považuji za velké podcenění problematiky cyklodopravy. Dokazuje to výrazně vyšší alokace zdrojů do této oblasti, například na Slovensku ve výši 100 milionů eur. Města, obce a kraje mají přitom připraveny stovky projektů cyklostezek v řádech miliard korun, kraje připravují koncepce, ale na nebezpečné silnice vyjíždějí tisíce cyklistů již nyní. Nemyslíte si, že Ministerstvo dopravy by na tuto situaci mělo reagovat koncepčně, systematicky a využívat pro ni zejména externí, například evropské zdroje? Považujete vyčleněné prostředky za dostatečné? Děkuji.

Toto je opravdu nedůstojné projednávání interpelací. Je to nedůstojné jak nás, tak vlády.

Buď jsou testy špatné, a pak si kladu otázku, proč vláda koupila takové testy, jsou třeba málo citlivé, nebo je skutečně takto malá pozitivita u školních dětí, a pak si samozřejmě kladu otázku, proč dále trvat na rotační výuce a nepustit rychleji další děti a druhé ročníky do škol a celé to urychlit. Já se chci na to zeptat. Mě to opravdu velmi zajímá, protože mám samozřejmě dva kluky jeden v prvním ročníku základní školy, druhého v druhém ročníku základní školy a vidím všechny ty negativní dopady, které ta dlouhá nepřítomnost ve škole na ně má, tak mě skutečně zajímá, kdy pro ně už budou otevřené školy v nějakém normálnějším režimu.

Zdravotnická zařízení soukromého sektoru operují celou dobu bez omezení.

Děkuji za odpověď.

Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře školství, rád bych otevřel téma revize rámcových vzdělávacích programů.

Považuji toto za ne úplně šťastný krok. Jsem přesvědčen o tom, že bychom se měli vrátit k odborné debatě s jednotlivými oborovými skupinami.

Děkuji za vaši reakci a za vaše vyhovění a odpověď.

Dále je nutné stanovit, že osoby splňující tuto hodnotu nebudou od testu protilátek podrobovány dalším zbytečným omezením a nebudou nuceny ke zbytečnému očkování.

Podle odborníků je nejvyšší čas rozpracovat další metody na stanovování takzvané buněčné imunity tak, aby bylo možné do budoucna lépe vyhodnotit imunitu jedince a populace jako celku.

Byl bych tedy rád, aby Ministerstvo zdravotnictví připravilo koncepci dalších výzkumů v této oblasti, a byl bych rád, kdybyste mi v této souvislosti poskytl nějaké informace. Děkuji za pozornost.